K nejpalčivějším problémům dnešní České republiky nepochybně patří i půlmilionová armáda nezaměstnaných. Připomínám i to, že v naší republice je ohroženo chudobou 900 tisíc osob a na hranici nebo pod hranicí hmotné nouze žijí 2 miliony lidí.

A je hanbou současné české vlády, že tuto politiku stále ještě podporuje, že se jí účastní a že proti ní otevřeně nevystupuje. Ne, česká vláda by se neměla nechat zatlačit do kouta nesmyslnými argumenty typu: kdo nesklapne podpatky a nedrží hubu a krok, je pro Putina, proti Spojeným státům a Severoatlantické alianci, a dokonce proti svobodě a demokracii.

Nic proti tomu. Vždyť ulic politických omylů je u nás mnohem, mnohem víc.

Ne, čeští občané by neměli přednostně platit za to, co navařila pekelná kuchyně Spojených států a jejich velmocenských spojenců nebo českých lokajů. I do budoucna je pak nutné jasně říci, že za to, že rovněž stávající vládní koalice leze komusi kamsi, by neměli platit obelhávaní a podvádění čeští občané, kterých se na jejich názor, natož na souhlas s rozhazováním obrovských finančních částek v různých afrických a asijských válkách, okupacích a převratech nikdo neptal.

Přes to všechno iniciativu Občanské demokratické strany, TOP 09 a Úsvitu v žádném případě nepodpořím. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Rád bych se postavil i proti argumentu, že jako opozice dnes nemáme šanci cokoliv prosadit. Naší hlavní snahou je upozornit na to, co se v pozadí vlády odehrává, a apelovat na poslance koaličních stran, aby si sáhli do svého svědomí a přiznali sami sobě i veřejnosti, že tento stav podporují a jsou za něj každý z nich osobně zodpovědní. Ze strany vládní koalice tu bylo řečeno opravdu mnoho, ale jen velmi málo se opravdu týkalo toho, proč se dnešní zasedání s hlasováním o nedůvěře vládě uskutečnilo. A to platí i ,nebo spíše hlavně, o projevech premiéra i dotčeného ministra financí. Místo aby byla vysvětlena, je pozornost obracena ke kauzám minulosti.

Ministr financí je v bezprecedentním střetu zájmů, kterého využívá ve prospěch svých firem. To je fakt. Celá koalice v čele s premiérem ho v tom otevřeně podporuje a tento precedent schvaluje. To je také fakt. Strategie podpory biopaliv byla Evropskou unií utlumena a členským zemím byl doporučen termín 2020 pro její ukončení tak, aby jednotlivé země nemusely měnit legislativu. V našem případě legislativa počítala s termínem 2015. Tato koalice zcela nesmyslně, bezdůvodně a proti doporučení Evropské unie odsouhlasila dalších zbytečných pět let na to, aby občané této země ze svých kapes dotovali soukromý byznys. Použil bych zde rčení, že dotace jakékoliv formy je vlastně takovou legalizovanou korupcí. Někdo někomu sebere a na základě svého uvážení dá jinému. Pan ministr financí obě tyto strany minci zvládá sám. Má tak klíčové informace jako žádný jiný byznysmen v zemi, a to ani v minulosti. Fakt, který chce navíc v blízké budoucnosti korunovat zavedením elektronické evidence tržeb tak, že bude mít v reálném čase přehled o každé obchodní transakci v zemi, je také na zvážení.

Je to o tom, že podporujeme registr smluv, který zde v této Sněmovně leží už přes rok, je neustále odsouván, a ačkoli by měl být prioritou této vlády, tak se na to ještě nedostalo. Řeší se místo toho jiné věci. Prostě nechceme dopustit, aby se tento precedent stal v budoucnosti České republiky standardem, protože existuje ještě mnoho poněkud méně závažných důvodů vyslovit této vládě nedůvěru, jako je špatná, nejednotná zahraniční politika v době obrovské migrace, velmi důležitá, neschopnost při výběru daní. Nabádám všechny, aby ve svých projevech a hlavně při hlasování věnujme se faktům, vlastní zodpovědnosti za budoucnost této země. A na závěr ještě jedna věc. Pan ministr financí tady řekl, že to jsou pro něj drobné. A beru tuto větu, kterou pronesl, jako výsměch. Připraví se pan poslanec Vilímec.